Ten se vážně zabýval možností, že by pro nás ten systém vytvořil. Po čtrnácti dnech nám bohužel sdělil, že není reálně schopen ten systém vytvořit dostatečně rychle. Tím se dostáváme tedy do bodu, kdy takovéto řešení nemáme a náš další plán je tedy ten, že se vydáme cestou takzvaného soutěžního dialogu, což je jediná možnost podle zákona o veřejných zakázkách.

Čili musíme s patřičnými formami vyjednávat o tom, jaké podmínky jsou a nejsou přijatelné. Nebude to nic příjemného. Jinak personální odpovědnost vyvozovat nebudu, protože, jak říkám, bylo to překvapení, myslím si, pro všechny zúčastněné.

Ta další bude čistá také, snad dopadne jinak. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Já děkuji za odpověď.

Prosím, pane ministře, věštěte.

Snad je to reálné. Přikročíme k další interpelaci.

Stát se k obci chová v tomto případě skutečně jako k cizímu.

Obec opakovaně jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad nabízí dvě možnosti buď předložení záměru s využitím budovy ve veřejném zájmu, nebo koupě budovy za 2,8 mil. korun. Úřad sice připouští bezúplatný převod, ale dosud žádný z předložených záměrů obce nesplňoval podmínku převodu ve veřejném zájmu. Veřejným zájmem totiž podle úřadu není využití budovy pro obecní úřad, není veřejným zájmem využití budovy pro domov s pečovatelskou službou ani zřízení prostor pro služby občanům. A tak budova chátrá.

Děkuji.

Takže vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji.